Děkuji.

Co tento stav způsobuje? Základním problémem jsou nastavené podmínky pro udělení licence, které lze však chápat jako velmi těžce splnitelné jakýmkoliv žadatelem. Tento stav právě ruší pozměňovací návrh pana Kotta. Snaha o zrušení tohoto monopolu byla již v několika volebních obdobích a já bych chtěla věřit, že naše Poslanecká sněmovna se o tohle postará.

Proto vás prosím ještě jednou, podpořte návrh pana Kotta. Tak nyní je jako poslední přihlášený pan poslanec Marek Novák. Děkuji za slovo, pane předsedající. Hezké brzké odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já se jenom velmi krátce vyjádřím k pozměňovacímu návrhu kolegy Kotta, který je vedený jako sněmovní dokument 5712. Dává šanci, aby byl uvolněn trh pro nové autorizované obalové společnosti bez dalších omezení, ale hlavně bez zbytečné administrativní zátěže. Co považuji za důležité, je fakt, že by přijetím tohoto návrhu došlo k zavedení kontrolního systému nad všemi autorizovanými obalovými společnostmi, což v původní návrhu zákona není vůbec ošetřeno. V současnosti ministerstvo získává údaje a data pouze od soukromého subjektu EKOKOM, a to bez možnosti přímé kontroly státní správy, což z mého pohledu považuji za nepřijatelné. Zástupce ministerstvy nyní jednoduše nemá přímou kontrolu nad tím, jak je nakládáno s objemem odpadu v hodnotě přibližně 2,8 mld. korun. Vyvstává mi otázka: Má Ministerstvo životního prostředí skutečný a trvalý kontrolní systém nad těmito finančními toky? Podle mě rozhodně nemá. Protože aktuálně platná legislativa dosud nic podobného neřeší. V porovnání s jinými modely, kde právě kontrolní centra ze zákona existují, mě aktuální stav doslova zaráží. Všude v Evropě, například v Rakousku, Německu, Spojeném království, Polsku, Estonsku, Rumunsku, Litvě, Lotyšsku, Slovensku, Slovinsku, Bulharsku a Maltě zde je více autorizovaných obalových společností. Tento navrhovaný systém zde prokazatelně funguje. Jakási forma domluvy, jak je navrhováno v zákoně, podle mě nemůže fungovat a rozhodně není dobrým řešením. Právě poslanecký návrh kolegy Kotta tento stav velmi vhodně řeší, protože Ministerstvo životního prostředí bude právě přímým účastníkem kontroly systému nakládání s obaly. Díky této kontrole bude mít ministerstvo k dispozici komplexní údaje o celém systému a nebude odkázáno na informace třetí osoby. Dámy a pánové, závěrem vás požádám o podporu zmíněného pozměňovacího návrhu. Moc vám děkuji a děkuji za pozornost. Nikoho nevidím, takže pokud se již nehlásí nikdo, rozpravu končím.

Takže pan ministr má zájem. Já budu velmi stručný.

Ministerstvo životního prostředí v žádném případě, v žádném případě nepodporuje pokračování monopolu EKOKOMu. A to, co jste uváděli, že podle toho stávajícího zákona není možné, nebo je velmi složité, to znamená vznik dalších autorizovaných obalových společností, to je pravda, a také proto v tomto zákoně, v těch pozměňovacích návrzích, které jsou navrženy, jako je pan poslanec Babka, jsou tam i některé návrhy pana poslanec Elfmarka, tak chceme získat jako ministerstvo daleko větší kontrolu nad těmi toky a také samozřejmě víceméně uložit jakékoliv autorizované obalové společnosti nové audity, nové informace, které chceme získat, a mít tam i vlastní lidi.

A jenom upozorňuji, že určitě v dobré vůli vedený návrh pana poslance Kotta je určitá revoluce, která ovšem dost nesouladí s tím zbytkem. Jinými slovy, tohleto je něco, co velmi pravděpodobně prostě nabourá celý ten systém.

Na druhé straně jsou situace, jako je Slovensko, Polsko a další, které naprosto zliberalizovaly systém. Vytvořilo se několik autorizovaných obalových společností a ve finále ten systém nefungoval, protože všichni chtěli z toho systému mít ty peníze, ale málokdo se chtěl podílet na té síti. To znamená, my chceme funkční systém, my chceme, aby tam ta konkurence byla umožněna, aby tam mohly vznikat další subjekty, ale zároveň prosím nechceme, aby se ten systém zhroutil, jako bohužel to vidíme v těch některých jiných zemích. To je to. A to je vlastně i ta naše obava, protože my jsme tady i, řekněme, odpovědní za to, aby ten systém, který dneska je funkční, funkční dál byl. Ale znovu říkám, jsme přesvědčeni, že konkurenci do toho systému, která je určitě žádoucí, přinesou i ty ostatní pozměňovací návrhy, které rozšiřují pravomoci Ministerstva životního prostředí.

My se dál budeme bavit za několik měsíců o nové legislativě na jednorázové plasty, na zákaz jednorázových plastů. A já jsem připraven o této věci opět diskutovat i v rámci této legislativy, která znovu otevře zákon o obalech. Já vás jenom prosím, jestli bychom takhle zásadní rozhodnutí nemohli ještě tedy posunout do té debaty o tom zákazu jednorázových plastů, kde znovu budeme diskutovat tyto záležitosti. Děkuji. Dobré poledne. To byla závěrečná slova.